Důvod je tam jasný, daný tím, že příští rok organizuje ÚSTR výroční zasedání evropské sítě úřadů spravujících písemnosti tajné policie, a protože nejen pořádá, ale je i hostitelem, tak jsou s tím spojeny určité náklady, které jsou vyčísleny právě na ty 2 mil. korun, tak aby se mohli té konference zhostit a Českou republiku tak dobře nasvítit pro všechny zúčastněné. Států, které se toho zúčastní, je dvanáct a je to skutečně prestižní záležitost. Tak vás prosím a děkuji vám předem za podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů, které jsou načteny v systému. Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Janu Čižinskému, tak přečtu omluvy.

Děkuji za slovo.

Důvody uváděné pro jejich zavedení jsou zástupné. Ty kontroly obtěžují jak Pražany, tak turisty, tak policisty. Proto navrhuji v tomto pozměňovacím návrhu, aby finance, které jsou na tyto policisty, kteří jsou těmito kontrolami obtěžováni, byly přesunuty do rozpočtu Bezpečnostní informační služby, protože naproti tomu ta se výrazně podílí na boji se skutečným nebezpečím, které představují zvýšené aktivity tajných služeb cizích mocností v České republice a šíření dezinformací. Jedná se o navýšení prostředků na ochranu přírody a krajiny, na zlepšování stavu přírody a krajiny o 40 mil. korun.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Je to velmi důležitá, zásadní záležitost. Pan premiér opakovaně slíbil navýšení platu učitelů o 15 %, tohoto závazku se držel i pan ministr Plaga. K navýšení o 15 % došlo pouze pro letošní rok, a to ani těch 15 % k učitelům nedoputovalo.

Jsme na chvostu žebříčku zemí OECD, který mluví o tom, jak vysoké jsou platy učitelů ve srovnání s vysokoškoláky i ve srovnání absolutním. Učitelské sbory stárnou. Už v září letošního roku podle samotného šetření Ministerstva školství chybělo zhruba šest tisíc učitelů a nelze předpokládat, že nízká platová základna platů českých učitelů by měla lákat více mladých zájemců o toto povolání.

Tento program vlastně slouží k tomu, aby byly podporovány regionální kulturní instituce, které ale často svou uměleckou kvalitou a svým významem přesahují hranice města, ve kterém se nacházejí, i celých regionů. Mají často celostátní rozměr. A vlastně tíže jejich financování je plně na zřizovatelích, což je velmi obtížné zejména v posledních letech, kdy docházelo k významnému navýšení platů zaměstnanců těchto organizací podle nařízení vlády o platech.

Kompenzace ze strany státu ale vlastně nepřišla žádná. Tento dotační program byl velmi nízký.

Nicméně jak se říká, co je psáno, to je dáno. Návrh rozpočtu obsahuje těch 130 milionů korun, a to dokonce a to je možná efekt, o kterém se tolik nehovoří i v rozpočtových výhledech na další rok.